Evo kolegice i kolege, stanka je završila pa ćemo nastaviti da replikama na izlaganje uvažene zastupnice Pusić

Hvala gospodine potpredsjedniče. Dakle, htio sam se samo osvrnuti na ovu tvrdnju da plaće profesora su previsoke u odnosu na zaposlenike u obrazovanju. Naime, plaće zaposlenika su previsoke općenito. One su previsoke i u odnosu na recimo saborske zastupnike. Koliko ja vidim sveučilišni profesori koji dođu u Sabor ne uzimaju saborsku plaću, a pojedini profesori na fakultetima imaju 3 puta veću plaću od saborskih zastupnika. Tako da smatram neopravdanim da su te plaće toliko visoke kao i činjenicu da pojedini profesori sklapaju ugovore autorske sami sa sobom, da si isplaćuju predujmove i također da si isplaćuju pozajmice. Čini se da je ta pošast pozajmica bila jako raširena u vrijeme bivše Vlade. Tako da mislim da bi fakulteti trebali prihvatiti da žive u određenom društvu koji ima određene probleme i na neki način imati plaće adekvatne ostatku društva u cjelini. Ovako ostaje dojam da se stvara jedna kasta profesora koji dakle vrlo dobro žive dok istovremeno čujemo da studenti imaju jako velikih problema i da studentima istovremeno se stalno neke nove naknade nameću.

Izvolite. Uvažena saborska zastupnica i profesorica govorila je o standardu studiranja, odnosno kvaliteti obrazovnog procesa. Govorila je o statusu sveučilišta. Mi smo imali na neki način ovdje financijsku reviziju. Govorilo se isto tako i o onom dijelu koji se zovu vlastiti prihodi na sveučilištima. Ja bih htio samo prokomentirati, na žalost kada uzmete u obzir da sveučilišta u svom proračunu imaju 90% za materijalne troškove, odnosno za plaće i materijalne troškove onda ostaje samo mali dio onoga što bi trebalo ići u inovacije, razvoj, tehnologije i nadogradnju. Što se tiče ove revizije ja bih mogao istaći sljedeće, a to je kada i pogledamo u segmentu godina koje su bile 2009., pa 2014. možemo konstatirati da su na sveučilištima ipak napravljeni pomaci, odnosno da se cijeli sustav poboljšava. Smatram to iz razloga što se sustav pomalo uređuje i gradi, on se počinje graditi. Da imamo izgrađeni sustav onda bi sve manje i manje nepravilnosti eventualno i bilo. Ono što je jako važno, a to su vlastiti prihodi i njihova definicija. Vlastiti prihodi na sveučilištu ne možemo ih generalizirati i ne možemo ih sve dovesti u isti kontekst, ali možemo reći da su velika i visoka sveučilišta veliki dio svog primitka novaca rade upravo iz inovacija, transfera tehnologije, istraživačkih projekata i to su stvarni vlastiti prihodi. Saborski zastupnik i bivši ministar Jovanović je rekao kako je imao pokušaj da se to na neki način sustavno uredi na žalost nije uspio jer smatra da je to Ustavni sud i odbio. Nakon toga se ponovo pokušalo urediti taj pravilnik koji je trebao biti dotjeran. Na žalost ni dan danas on nije napravljen. Mislim u onom trenutku kad bi taj sustav se uredio da bi mi sve kvalitetnije funkcionirali [[Upadica Reiner: Vrijeme.]] Što se tiče kvalitete studiranja ja bih još samo rekao vrlo je to važno iz razloga što veliki dio vlastitih prihoda završava u podizanje materijalnog statusa i studenata i sveučilišta. Ja bih se složila sa njenim dijelom izlaganja gdje je rekla da je iznimno važno voditi računa o kvaliteti naših visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i posebno do te kvalitete možemo doći ulaganjem u razvoj. Međutim, jedan podatak recimo iz ove, iz nalaza Državne revizije koji govori da tamo gdje i postoje sredstva vlastitih prihoda koja su namijenjena razvoju da se ona na žalost ne usmjeravaju ondje gdje bi trebalo. Pa tako recimo Sveučilište u Zagrebu je 2005. godine osnovalo Fond za razvoj sveučilišta i njegovih sastavnica u kome su u periodu dakle do 2009. godine sastavnice sveučilišta zaista uplaćivali dio vlastitih prihoda u Fond za razvoj pa su se ta sredstva recimo raspoređivala na temelju raspisanih natječaja u projekte koji trebaju doprinijeti unapređenju rada sveučilišta i njegovih sastavnica. Međutim, frapantan je zapravo podatak da koncem 2014. godine zapravo imamo 9,5 milijuna kuna u Fondu za razvoj koja stoje, za koje nije napravljen nikakav plan ulaganja u razvoj, nisu raspisani natječaji i sredstva su ostala neraspoređena. Mislim da zaista kada već postoje ovakva sredstva nije u redu da tamo gdje postoji mogućnost i formalni okvir zapravo formalno-pravni okvir da se ona ulažu u razvoj pojedinih sastavnica odnosno djelatnosti da se naprosto tako olako odričemo tih sredstava i da ih ne iskorištavamo ako ih već imamo. Ispričavam se na malom zakašnjenju jer sam baš pobjegla sa Odbora za vanjske poslove koji je bio zakazan u pola tri.

S jedne strane se svi u visokom obrazovanju žale da nema dovoljno sredstava, a s druge strane se obrazlaže da zapravo nisu imali u šta uložiti odnosno nisu znali točno u što bi se sredstva uložila. Jedan problem je da se visoko školske institucije samo marginalno sebe razumiju ili ih okolina razumije kao istovremeno istraživačke i znanstveno-istraživačke institucije. I naglasak na toj temi, dakle forsiranje znanstvenog dijela u znanstveno-nastavnoj djelatnosti otvara ogroman prostor. Mi silno malo ulažemo u istraživanja. Otvara ogroman prostor za ne samo investiranje sredstava koja dolaze iz proračuna nego i investiranje sredstava vlastitih prihoda. Koristim ovu priliku da kažem da smo mi među državama koje imaju najveći postotak sredstava financiranja visokih učilišta iz proračuna. Dakle postoje države, dobro neki ekstremni primjeri 37% ili 35% u Velikoj Britaniji je iz proračuna ostalo iz vlastitih prihoda to je možda ekstremno i pretjerano jer znači da praktički sve su visoke školarine, ali neka ravnoteža između toga što dolazi od vlastitih prihoda, a što dolazi iz proračuna i samom sveučilištu daje veću autonomiju. A s druge strane omogućava da se financira ono što države može financirati a to su stipendije. Sada ćemo prijeći na sljedeći klub zastupnika, a to je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Vesna Bedeković. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani predsjedavajući, predstavnici Državnog ureda za reviziju, uvažene kolegice i kolege. Prije svega bih se pridružila prethodnim govornicima koji su pohvalili kvalitetno i korektno oblikovano Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji nad 68 visokih učilišta u RH u 2014. godini. Samo ću se osvrnuti na neke točke dostavljenog izvješća. Prije svega samo ću podsjetiti da je iz samog izvješća vidljivo da od ukupnog iznosa koji je visine negdje oko 4 milijarde kuna ukupnih prihoda svih visokih učilišta nad kojima je vršena revizija u toj sumi vrijednosno najznačajniji prihod čine upravo prihodi iz državnog proračuna u visini od 70,1% dok vrijednosno najznačajnije rashode čine rashodi za zaposlene što u postotku čini negdje oko 60% ukupnih rashoda i izdataka. A ako malo bolje pogledamo i proanaliziramo bilancu onda uvidom u njeno stanje na dan 31. prosinca 2014. godine možemo vidjeti da je ukupna vrijednost imovine svih 68 visokih učilišta iznosila negdje oko 8 milijardi kuna što je za 2,4% više u odnosu na stanje na početku godine. Dok je jednako tako u odnosu na početak iste godine povećana i vrijednost nefinancijske imovine što je opet za 23,6% više uključujući i vrijednost postrojenja i opreme. Što se tiče ukupno dakle izraženih pojedinačnih mišljenja iz izvješća je kao što je već više puta navedeno vidljivo da su u skladu s revizijskim standardima upućeno ukupno 34 bezuvjetna i 34 uvjetna mišljenja, dakle polovica. Pri čemu kod ovih 34 visoka učilišta kojima je na ovoj reviziji izraženo bezuvjetno mišljenje njih 21 u prethodnoj reviziji je imalo uvjetno mišljenje iz čega je razvidan jedan kvalitativan pomak u okviru kojega je upravo to 21 visoko učilište otklonilo nepravilnosti iz prethodne revizije provedene 2009. godine. Spominjane su već najčešće nepravilnosti, ja ih neću ponavljati sve, navest ću dakle samo neke od njih odnosno one koje su najfrekventnije u nekima od područja, a najfrekventnije su dakle vidljivo je iz izvješća u neizvršenim nalozima iz prethodne revizije u području računovodstvenog poslovanja i u području prihoda i rashoda. Naravno ako malo bolje pogledamo ove neizvršene naloge iz prethodne revizije kod većine visokih učilišta kojima je izraženo uvjetno mišljenje, dakle kod 31 od ukupno 34 kao nepravilnosti je uočena upravo neizvršavanje naloga iz prethodne revizije. A s obzirom da je osnovni cilj izvršavanja naloga iz prethodne revizije usmjeren upravo na otklanjanje utvrđenih nepravilnosti kako se onda kasnije ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju, ovdje smatram da je potrebno itekako ukazati na prije svega nadležnost, a onda i odgovornost tijela kako sveučilišta tako i veleučilišta i visokih škola sukladno člancima 59., 60. i 68. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koja su nadležna za provedbu nadzora nad zakonitošću poslovanja visokih učilišta. Kad govorimo o računovodstvenom poslovanju, već je u nekoliko navrata bilo spomenuto u najvećem broju slučajeva uočene su različiti pristupi evidentiranju vlastitih i namjenskih prihoda, a kasnije i u njihovoj analitici pri čemu neka visoka učilišta ove prihode dakle prihode od školarina evidentiraju kao vlastite, dok neka druga visoka učilišta iste te prihode evidentiraju u okviru namjenskih prihoda. I kao što je u izvješću navedeno ovakav različiti pristup posljedica je prije svega nepostojanja jedinstvenog propisa kojim se uredila mjerila i kriteriji za stjecanje i raspolaganje vlastitih i namjenskih prihoda visokih učilišta. I moram napomenuti, iako je postupanje s vlastitim prihodima u smislu raspolaganja prema izmjenama Zakona o proračunu za 2015. godinu izjednačena s namjenskim prihodima, ipak razgraničavanje vlastitih i namjenskih prihoda je iznimno bitno zbog njihovog ispravnog evidentiranja, a onda i realnog i objektivnog iskazivanja u financijskim izvještajima. Uzme li se ovdje u obzir još jedna bitna specifičnost u poslovanju visokih učilišta, a to je nepoklapanje proračunske i akademske godine, dakle za proračunsku godinu se sastavlja financijski izvještaj dok akademska godina još uvijek traje, ovu vrstu prihoda dakle prihod od školarina potrebno je razgraničiti pri čemu kriterije za razgraničavanje ove vrste prihoda isto tako je potrebno itekako ujednačiti i dosljedno jednako primjenjivati na svim visokim učilištima za sada se ovo ne događa. I upravo u ta dva bitna područja, prije svega ovo prvo područje o kojem sam govorila uređivanje mjerila i kriterija za stjecanje i raspolaganje vlastitih i namjenskih prihoda na temelju jedinstvenog propisa koji bi vrijedio jednako za sva visoka učilišta i ovo drugo područje, dakle ujednačavanje kriterija za razgraničavanje prihoda od školarina zbog nepodudaranja akademske i proračunske godine, otvara prostor za kvalitativno poboljšanje i za otklanjanje nepravilnosti u ovom području. Jednako tako značajan prostor za poboljšanje i postizanje veće učinkovitosti u financijskom poslovanju visokih učilišta ostvariv je i u osnaživanju sustava unutarnje revizije, a tome u prilog ide i dio izvještaja u kome je izraženo da je veliki broj visokih učilišta u toj 2014. godini uz izjavu o fiskalnoj odgovornosti priložilo i obrazac kojim potvrđuju postojanje nepravilnosti u poslovanju što svakako ukazuje na potrebu osnaživanja sustava unutarnje kontrole upravo kako bi se otkrile i spriječile pogreške, a onda i smanjili rizici poslovanja i naravno kako bi se potrebna pozornost posvetila samo procjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole. Valja podsjetiti da su sveučilišta preuzela obvezu obavljanja unutarnje revizije, međutim u vrijeme vršenja revizije dakle u 2014. godini predviđena radna mjesta u jedinicama za unutarnju reviziju još nisu bila do kraja popunjena ili u nekim slučajevima dakle unutarnji revizori još uvijek nisu bili izvršili potrebnu izobrazbu. S obzirom da smo sada u 2016. godini za očekivati je da je i u tom području stanje puno bolje. Već je bilo napomenuto da na rashodovnoj strani najčešći broj nepravilnosti je izražen u rashodima za zaposlene i u rashodima za ugovore o djelu i ugovore o autorskom djelu. Podsjetit ću da udio rashoda za zaposlene u strukturi ukupnih rashoda kod pojedinih visokih učilišta je veći od 80% ukupnih rashoda, a to je dosta zabrinjavajuće stanje. I taj se dio financira najvećim dijelom iz državnog proračuna, manjim dijelom iz vlastitih i namjenskih prihoda, a vrlo, vrlo malim dijelom iz nekih drugih izvora. I naravno prema nalazima revizije kod visokih učilišta uočen je različiti pristup upravo kod obračuna rada iznad punog nastavnog opterećenja, prekovremenog rada, dodataka na plaću, dodataka za povećani obujam i složenost posla, za uspješnost, položenih dodataka itd. i ta područja visoka učilišta uređuju internim unutarnjim aktima i to područje smatram da je svakako dodatno urediti i tu stavljam naglasak na potrebu jedinstvenog normativnog uređenja kako bi se ovi postupci ujednačili čime bi se u nekakvom daljnjem slijedu ove nepravilnosti izbjegle, a onda u konačnici potpuno eliminirale. Kada je riječ o rashodima za ugovore o djelu i ugovore o autorskom djelu, također bitno je podsjetiti da je njihov iznos negdje ukupni oko 80 milijuna kuna što nije malo. Najvećim dijelom se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda, zaključuju se na različite načine i tu ima dosta veliki broj uočenih nepravilnosti, upravo u različitom postupanju pri čemu različita visoka učilišta za istovrsne poslove zaključuju jedni ugovore o djelu, a drugi ugovore o autorskom djelu. Mogućnost otklanjanja ovih nepravilnosti opet vidim u oblikovanju jednoznačnog naputka od strane resornog ministarstva koji bi se temeljio na mišljenju Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo čime bi se utjecalo na jednako tumačenje i provedbu odredbi zakona. Dakle zaključno, Klub zastupnika HDZ-a će podržati izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji visokih učilišta u 2014. godini. Smatramo da ono daje objektivan prikaz financijskog položaja i rezultata poslovanja 68 visokih učilišta koliko ih je revizijom bilo obuhvaćeno. Polovica bezuvjetnih i polovica uvjetnih mišljenja naravno ne može biti razlog potpunom zadovoljstvu. Situacija naravno nije sjajna, međutim podsjećam da između izražena 34 bezuvjetna mišljenja 21 visoko učilište uspjelo je otkloniti nedostatke izražene uvjetnim mišljenjima iz prošle revizije što je svakako kvalitativan pomak u odnosu na 2009. godinu kada je bila zadnja revizija. Nadalje, naravno s obzirom da je određeni dio izraženih uvjetnih mišljenja posljedica ne izvršavanja naloga iz prethodne revizije, poseban naglasak potrebno je staviti na, prije svega oblikovanje mehanizama kojima bi se visoka učilišta obvezala na pravovremeno otklanjanje uočenih nepravilnosti u zadanim vremenskim rokovima. Naravno opet uz poseban naglasak na nadležnost i odgovornost tijela, sveučilišta, veleučilišta i visokih škola za provedbu nadzora nad zakonitošću poslovanja koju je svakako potrebno temeljiti na načelima odgovornog upravljanja financijskim sredstvima i svakako na načelima učinkovitog financijskog poslovanja a pri tome mislim na ulogu upravnih vijeća, senata sveučilišta, savjeta sveučilišta, dakle svih tijela koji se time bave. Također s obzirom na utvrđene nepravilnosti kod visokih učilišta kojima je upućeno uvjetno mišljenje u najvećem dijelu proizlaze iz nedostataka kao što je već ranije više puta naglašeno jedinstvenog normativnog uređenja u smislu jedinstvenih propisa kojima je potrebno urediti jasna mjerila i kriterije postupanja. Upravo ova činjenica predstavlja jednu solidnu osnovu za donošenje jedinstvenih propisa sa jasno utvrđenim kriterijima, mjerilima i pravilima, pri tome prije svega mislim na pravilnik o mjerilima, kriterijima i načinu korištenja i raspolaganja vlastitih namjenskih prihoda, javnih visokih učilišta i instituta koji svakako treba donijeti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Čuli smo za objektivne okolnosti, međutim, tu smo da se iznađe najbolji mogući način jer ovaj pravilnik je svakako potrebno donijeti. I naravno na posljetku dodatnu pozornost potrebno je posvetiti osnaživanju sustava unutarnje revizije kao što sam već ranije napomenula kako bi se pravovremeno otkrile i spriječile moguće pogreške a onda time i smanjili rizici poslovanja. I pri tome poseban naglasak stavljam na samoprocijenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole za što je na svim javnim, visokim učilištima potrebno osigurati kako radna mjesta o kojima sam maločas govorila a tako i primjerenu i kvalitetnu izobrazbu osoba koje su zadužene za ove aktivnosti u jedinicama za unutarnju reviziju.

Kolegice Bedeković u potpunosti se slažem sa većinom izrečenog sadržaja u ime Kluba zastupnika i zastupnica HDZ-a. Međutim, spomenuli se zapravo različite prakse prilikom potpisivanja ugovora o djelu i autorskih ugovora koja potpisuje različita visoka učilišta, znači za iste poslove primjenjuju se različite prakse što nikako nije dobro jer to dovodi i do različitih oporezivanja i znamo što to sve sa sobom nosi i što i revizija utvrđuje, zapravo imamo pravo sumnjati u neke iskazane, u vjerodostojnost određenih iskazanih podataka ovdje. Međutim ono na što sam posebno obratila pozornost na ovoj stranici 18 kaže da su sa zaposlenicima visokih učilišta zaključivani su ugovori o djelu najvećim djelom za administrativne, tehničke poslove, održavanje nastave, seminara te poslove mentorstva. Međutim iz sadržaja ugovora proizlazi da su ugovori o djelu zaključivani i za poslove iz djelokruga visokih učilišta. Zamislite sada da je neki dužnosnik u ministarstvu a imali smo takve natpise u medijima da je on sklapao ugovor o djelu s nekim za ono što bi trebala biti tekuća djelatnost nekog tijela državne uprave, pa na križ bi ga razapeli. A ovdje je, to jedna od 12, 13, 30 stvari, odnosno nepravilnosti koje se taksativno vrlo jasno navode. I možemo se dovesti u situaciju kao što imamo prilike vidjeti kod ovih 30 i koliko je, 34 visoka učilišta koja su prije 5 godina prilikom provođenja revizije, dakle nisu u 5 godina ispravila nepravilnosti, može se dogoditi da se ovakva praksa nastavi, samo kažem, zapravo što se događa i na visokim učilištima i da moramo biti jednako osjetljivi i na kršenja zakona odnosno izbjegavanje primjene zakona pa ako hoćete i korištenje nezakonitih radnji. Moramo biti jednako osjetljivi na to bez obzira o kome se radilo, radilo se o bilo kojem tijelu državne ili javne uprave a ne d mjerimo iste stvari s dva različita, dvije različite duljine Potpuno se tu slažem s vama, dakle jako je bitno naglasiti i razgraničiti i točno se zna što je ugovor o djelu i što je ugovor o autorskom djelu. Ako je ugovor o djelu jasno se zna da ugovor o djelu ne može biti sklopljen za poslove koji su istovjetni onoj, dakle onim poslovima koji prolaze iz ajmo to nazvati opisom radnog mjesta. Potpuno jasno, potpuno normalno i naravno da odgovornost leži na čelniku svake pojedine ustanove koja se u takvu rabotu usudi upustiti. I dalje smatram da je bitno oblikovati jedan naputak kojim bi se dodatno stavila pozornost na jasno razgraničavanje i dakle jasno određivanje što znači ugovor o djelu u kojim situacijama se potpisuje, dakle sklapa, što znači ugovor o autorskom djelu i unutar ugovora o djelu, dakle još jednom posebno naglasiti što on podrazumijeva, dakle nikako ovo što ste vi rekli.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče glavnog revizora, državnog revizora sa suradnicima, kolegice i kolege evo nastojat ću u kratkoj raspravi ne ponavljat ono što je već rečeno. Pa evo za početak i ja se slažem s tim da je ovo jedno kvalitetno izvješće ali ne samo što je kvalitetno izvješće nego moramo na neki način odati priznanje Državnoj reviziji što je unatoč tome što je od 88 visokih učilišta obuhvaćeno je 68, ja mislim da bi vi se obuhvatili da nije bilo onog određena od 20 milijuna kuna prihoda. Dakle, napravili ste jedan veliki posao s obzirom da nije to jedini posao koji radite od državnog proračuna do proračuna jedinica lokalne samouprave i svih onih agencija i institucija kojima su osnivači bilo država bilo jedinica lokalne samouprave. Ono što možemo, nekoliko točaka možemo ovdje izdvojit, dakle ponovno govorimo o ovlasti revizije, dakle vaše ovlasti su tu sužene, vi upozoravate i opet je porazno da mnogi koji su bili, koji su dobili uvjetno mišljenje nisu ni nakon ponovnog dolaska revizije te nedostatke otklonili. Mislim da je i kolega Jovanović o tome govorio. Onda se događa i ovo da za istovrsne poslove se zaključuju različiti ugovori i naravno tu je problem onda jer se oštećuje državni proračun zbog različitih onda poreznih davanja vezanih uz to. Treća stvar, nije na odmet spomenuti imovina visokih učilišta. Dakle riječ je ovdje koliko vi govorite 8, vrijednosti 8 milijardi kuna. Ono što je nedopustivo dakle da bilo koje visoko učilište ili fakultet ne vodi računa o toj imovini, ne poduzima mjere za davanje u zakup poslovnog prostora, zapravo za produženje ugovora ili za sklapanje ugovora ili za raspisivanje natječaja za pravilno sklapanje ugovora. Dakle i ovdje imamo slučaj da se sa državnom imovinom ne raspolaže na adekvatan način. Četvrta točka je javna nabava, ona je uvijek može biti podloga za korupciju. Ovdje isto ima zamjerki da se, dobro imamo onaj cenzus od 200 tisuća kuna pa zato nije potrebna javna nabava pa se onda ide sa ograničenim ponudama posebno kad je u pitanju i bagatelna nabava. Mislim da je tu svatko tko upravlja javnim novcem mora itekako paziti da taj javni novac ne završi onda preko određenih interesa u privatnim džepovima na nezakonit način. Naravno kad se govori o nabavi onda se mora uzeti u obzir da i neke stvari koje su „zakonski“ često puta se može s njima manipulirati posebno kad je u pitanju bagatelna nabava. I sad na kraju ono što mi je možda, što me je potakla doktorica Pusić, javio sam se za repliku, nije bila ovdje ali vjerojatno će sad čut, mislim da je ona dodirnula srž cijele priče i njena rečenica koja mi se urezala je u obrazovanje, novac uložen u obrazovanje, znanost je najbolje uloženi novac. To se zaista svi možemo složiti. Naravno da ulazni parametri kada govorimo o broju studenata koji upisuju pojedine studije nije najbolje mjerilo, možda bi bolje bilo mjerilo izlaznosti ili broj diplomiranih kako je ona ovdje navela. Međutim, ono što isto tako moramo paziti, sjećam se jednog intervjua s jednim američkim profesorom kojega su, on je bio na privatnom učilištu, pitali su ga koliko u postotku diplomira, zapravo završi njegov kolegij studenata? Ako mali broj bude položio ja ću dobiti onda otkaz jer nisam dobar profesor. Naravno tu sad opet govorimo o razini znanja. Ono što bi ja još nadopunio kod doktorice Pusić što je rekla, ne samo da se na taj način mjeri, treba mjeriti efikasnost nekog studija, već i na temelju zapošljivosti ili onoga što ti mladi ljudi, koja oni imaju znanja i kompetencije da sudjeluju na tržištu rada da što lakše dobiju posao ili koliko njih zapravo ima priliku se zaposliti? Mi smo nešto i u Virovitičko-podravskoj županiji, evo ovdje je dosadašnja dekanica koja je maloprije imala izlaganje, nešto smo u tom smjeru i vršili istraživanja, čak podaci i nisu bili toliko loši. 70% dakle državnog proračuna, 70% sredstava za financiranje visokih učilišta dolazi iz državnog proračuna a 80% dolazi od plaće. E sad se pitamo je li to zbog toga što tamo malo novca dolazi, pa zbog toga se toliko puno troši od plaće? To je sasvim sigurno činjenica, a možda postoji i druga jedna priča, a uvijek se vraćamo na ono što je feed back ili nekakva povratna veza, što se zapravo sa novcem na samim učilištima radi? Koliko se zapravo ulaže u inovacije, u znanstvena istraživanja, u projekte? I da li su ta znanstvena istraživanja projekt i podloga za nekakvu zaradu na takvom jednom tržištu a sve u svrhu onda obrazovanja mladih ljudi da se kasnije mogu snaći na tržištu rada, zapravo da se mogu lakše uključiti u gospodarstvo, da mogu postati i poduzetnici i da mogu na kraju krajeva onda osigurati ono što društvu i treba a to je gospodarski razvoj. Ono što isto naravno treba imati na umu kad se govori o visokom obrazovanju a moram tu opet spomenuti svoju županiju i projekt visoke škole. Ne možemo opet ni, mislim da kad govorimo o vanjskom vrednovanju ne bi bilo dobro da se dogodi ono sa državnom maturom što se događa. Ne možemo uvijek mjeriti samo šta se događa sa studentima ili učenicima, moramo mjeriti i šta se događa sa samom obrazovnom institucijom jer cilj na kraju obrazovanja je iz mladih ljudi izvući ono najbolje od njih.

Dakle, treba omogućiti svakom čovjeku da u skladu s njegovom razinom i njegovom sposobnostima se može obrazovati i tu je onda bitno da se to vrednovanje prilagodi svakoj sredini i svakom učilištu ponaosob.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Dosta toga je već i rečeno u dosadašnjoj raspravi. Željela bih samo na početku ponovno ponoviti tezu da naša visoka učilišta, dakle naših 88 visokih učilišta koja raspolažu sa više od 4 milijarde kuna imaju značajan utjecaj u društvu, a dio tog utjecaja proizlazi i iz te financijske snage visokih učilišta. Ako pogledamo da samo, dakle da je ovom revizijom obuhvaćeno 68 visokih učilišta a da ih je 20 ostalo izvan i kada pogledamo ukupne prihode onda vidimo da ovi, zapravo ova visoka učilišta koja su obuhvaćena revizijom nose u sebi 95% sve te financijske snage koja leži na visokim učilištima, a 20 ovih drugih visokih učilišta koja nisu obuhvaćena revizijom ona zapravo raspolažu bitno bitno manjim iznosima. Znači, kada govorimo o ovih 68 visokih učilišta koji imaju nešto više od 14000 zaposlenika, gdje se radi o značajnom, raspolaganju značajnom financijskom i nefinancijskom imovinom. Znači tu se radi o iznosima od 8 milijardi. Pa kad tome još pridodamo 180 milijuna koja su sredstva koja se isto tako troše na zaposlene, ali i na zaposlene s kojima se potpisuju ugovori o autorskom djelu ili o ugovorom o djelu, onda vidimo da je tu zapravo jedna snažna količina ja ću to tako reći i ljudskih potencijala i ljudskih resursa. No ne smijemo s druge strane zaboraviti da sveučilišta služe tome da bi potaknula razvoj, da bi potaknula gospodarstvo, ali ne smijemo nikada izgubiti iz uma i studente kao nekakve neću reći krajnje korisnike ali kao dušu tih naših sveučilišta i buduću što se kaže intelektualnu elitu i uspravnicu Republike Hrvatske. I sad opet dolazimo do onog pitanja, znači kolika su ulaganja studenata u same te institucije i koja je povratna vrijednost koju studenti dobivaju. Znači nešto više od 800 milijuna kuna koje studenti uplate, odnosno doprinesu prihodima i primicima, odnosno prihodima samih visokih učilišta nisu mala sredstva. Školarine pokazalo je i posljednje istraživanje eurostudenta da više od 60 hrvatskih studenata na ovaj ili onaj način plaća školarine, iako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u potpunosti de facto za redovne studente podmiruje u potpunosti subvencije školarina. Jedan dobar dio studenata i dalje ovisno o onom linearnom modelu je na neki način primoram sufinancirati svoje školovanje. Studenti moraju plaćati i brojne administrativne pristojbe, pa čak za onu potvrdu da ste student da biste ostvarili pravo zdravstvenog osiguranja. I to se na fakultetima naplaćuje. I ono što nekako je ključna priča oko ovog dijela koji nije zadan, dakle koji nisu prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji nisu prihodi od državnog proračuna su ti vlastiti, odnosno namjenski prihodi gdje trebamo tražiti zapravo priliku za podizanje standarda, za reinvestiranje, za unapređenje djelatnosti. I zapravo je tužna činjenica kada ovdje vidimo, ja nemam ništa protiv toga, naravno da se određeni projekti koji oplemenjuju rad sveučilišta koji se ne mogu financirati, koji su neka dodana vrijednost koja nisu onaj standard koji se financira iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Naravno da se iz tih vlastitih sredstava onda moraju plaćati određeni zaposlenici da bi se izdigli na sveučilištima, da bi slijedili svoje nekakve razvojne vizije, da bismo imali nekakvu dodanu vrijednost koju na žalost država ne može garantirati. Međutim, zaista nije dobro da većina tih prihoda zapravo završava mi ne znamo gdje. Ne može ni Državna revizija utvrditi gdje. Jest nadležna tijela visokih učilišta propisuju pravilnicima na koji način će raspolagati sredstvima iz vlastitih i namjenskih prihoda. Međutim, ono što smo vidjeli ovdje je da ili se tih propisa ne pridržavaju ili ih ne prikazuju na realan način. Čak i ono što kažu da su usmjerili i što ima nekakvu podršku u pravilniku da su usmjerili u zapošljavanje, u isplaćivanje nekakvih posebnih dodataka, u isplaćivanje sredstava za rad iznad norme. Zapravo ne postoje nikakve evidencije, ne postoje nikakvi dokazi za što su se ugovorili nekakve dodane vrijednosti i ne postoje opravdanja za to. S druge strane, osobni moj stav, možda ću biti malo prestroga ali mislim da je pa skoro pa nedopustivo da u trenutku kada je sveučilištima i ovo puno sredstava koja dobivaju bez obzira koji su izvori prihoda malo, nedopustivo je da sredstva koja se uprihode iz vlastitih prihoda se oročavaju na bankama da se na neki način ne reinvestiraju.

Meni je to podatak koji je meni nevjerojatan i ja ne znam kako to objasniti i studentima i zaposlenicima sveučilišta, da nešto što može biti upotrijebljeno u bolje uvjete rada, u više projekata, u život tog sveučilišta zašto to leži. E sad, ne samo to. Oročavali su sredstva bez suglasnosti nadležnog tijela, iako su statutima propisani iznosi iznad kojih može, do kojih možete oročiti sredstva bez suglasnosti nadležnih tijela i iznose iznad kojih to ne možete činiti. Oni su ih nekako parcelizirali, znači razbijali su ih na manje dijelove. Zašto? Da bi ih oročili, a da bi izbjegli zapravo dobivanje odnosno ishodovanje potrebnih suglasnosti. Oročavali su ih unatoč i činjenici da su imali nepodmirena dugovanja. I to su neke stvari koje su naprosto apsurdne i bez obzira na bezuvjetna mišljenja mislim da to nije dobro za razvoj naših sveučilišta. Isto tako kad govorimo o isplatama dodataka koji su isplaćivani bez obrazloženja, bez jasnih kriterija, bez evidencije, koji variraju znači od 1,4% do 48,4% negdje su čak dodaci isplaćivani svim zaposlenicima kao stalni mjesečni dodaci. I onda normalno da imamo ovakve situacije da neki zaposlenici imaju po 42 tisuće kuna mjesečnu plaću. Jel' to normalno? Zar se nije moglo za ta sredstva zaposliti još dva dodatna zaposlenika koji bi radili na nekim projektima i donosili stvarnu nekakvu dodanu vrijednost? To su stvari koje po meni teško ih je opravdati. I na kraju netko je rekao da financije su jedan dio života sveučilišta ali da je upravljanje i razvijanje sveučilišta puno bitnija tema. Je, i zato sa žalošću svjedočimo i nekim situacijama, kao nedavno plenumu Filozofskog fakulteta po prvi put u povijesti pod vedrim nebom, gdje naprosto studenti nisu imali drugog izbora jer je Studentski zbor naprasno raspušten jer su svi predstavnici Studentskog zbora u Fakultetskom vijeću proglašeni nereprezentativnim, naprosto nisu imali drugog izbora boriti se protiv nekih protuzakonitih djelovanja uprave fakulteta nego izraziti svoje nezadovoljstvo na plenumu. A tragično je da u svemu tome zapravo asistira državno tijelo kao što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na čiji upravni nadzor se recimo poziva Senat kada donosi odluku o tome da se raspušta Studentski zbor. A na opetovano u više navrata pitanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta je li proveden upravni nadzor ne dobivamo odgovor, navodno upravni nadzor nikad nije doveden. I to je nešto, znači naša visoka učilišta su hvalevrijedne institucije, bez njih nema razvoja Republike Hrvatske, nema razvoja gospodarstva ali oni moraju svojim primjerom, svojim poslovanjem, poštivanjem zakona ne samo u financijskom smislu nego i vođenjem fakulteta pokazivati da su iznad nekih nečasnih radnji, oni moraju biti intelektualna elita ali i moralna vertikala ovoga društva. S time bismo onda zaključili raspravu o ovoj točci i time smo, budući da su mnogi povukli svoje rasprave, time smo onda ispunili današnju obvezu. Mi ćemo nastaviti sutra sa radom u 9,30 i kako je po redu jel', dolazi Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike.